A než otevřu rozpravu, tak se zeptám zpravodajů výborů, které se tím zabývaly v Poslanecké sněmovně, zda se chtějí vyjádřit k pozměňovacím návrhům Senátu.

Má někdo zájem se vyjádřit? Nemá. Tedy otevírám rozpravu. Do rozpravy nemám žádnou přihlášku. Hlásí se prosím někdo z poslankyň a poslanců z místa do rozpravy? Nehlásí. Rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova není. Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny přítomných poslanců.